Nyní Leo Luzar s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Vaším prostřednictvím ke kolegyni Černochové, která mě vyzvala, abych reagoval, popřípadě odpověděl.

Druhá věc. Když hovoříte o tom, že ano, tady byly nějaké problémy s ambasádou Palestiny a s výbuchem zbraní, nebo nálezem zbraní, které tam byly podle vás asi umístěny nějak nevím, použila jste různé výrazy tak tady chci říci, že to je zrovna ten příklad, o kterém se tady bavím. To znamená, že když se snažíte glorifikovat nějaký stát, ale používáte tyto argumenty, jako by každý Palestinec byl zodpovědný za to, co se stalo v rámci jeho státního zřízení. Přece každý Palestinec neznamená, že zodpovídá za rozhodnutí svého státu nebo chyby svého státu. A teď jestliže toto používáte, tak si uvědomme tu roli státu. Proto také nesouhlasím s tím, aby byl stát vyjmut z té kritiky, tak jak navrhuje tady toto usnesení. Kritizovat stát je zcela oprávněné a hledat cesty proti státu je také zcela oprávněné.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane předsedající.

Nicméně bych chtěl požádat právě paní kolegyni Černochovou vaším prostřednictvím, pane předsedající, o podporu mého dodatku k usnesení.